Děkuji za slovo. Já bych chtěl taky vystoupit v rozpravě k pozměňovacím návrhům. Chtěl jsem vás poprosit o podporu pozměňovacího návrhu D3, který jsme podali s paní kolegyní Válkovou a který se týká kumulace trestů, toho, aby v důsledku toho, že standardní pachatel, který sedí ve vězení, tak polovina z nich má víc trestů. Nemá jeden trest, který by jim byl uložen, ale má víc trestů v důsledku toho, že třeba dostali několik podmínek a ty podmínky se potom přeměnily. Ten pozměňovací návrh tuhle věc upravuje tak, aby při ukládání dalšího trestu byly zohledněny ty už uložené tresty. Je k tomu i judikát Ústavního soudu. Ústavní soud tam dovodil, že za výjimečných okolností je možné jít i pod dolní sazbu, dolní hranici trestní sazby. Ten sice nemá podporu Ministerstva spravedlnosti, ale stejně jsem ho chtěl načíst, aby bylo vidět, že je možné to dělat i trochu radikálněji, protože to řešení, které navrhujeme s paní kolegyní Válkovou, je sice posun dobrým směrem, ale posun poměrně pomalý a nejsem si jist, jestli přinese úplně to ovoce, které si od něho slibujeme, a myslím si, že ve vztahu k těm trestům by tam měla být dána soudcům větší volnost, aby mohli jít pod tu dolní hranici. Dál tam mám pozměňovací návrh E2, který se týká jasného přepočtu právě peněžitého trestu na sazby, protože se ukazuje, že ten dnešní přepočet patří mezi nejpřísnější v Evropě. Takže zase je to pozměňovací návrh, který směřuje k tomu, abychom se vypořádali se situací, že lidé tu chodí do vězení na příliš dlouhou dobu, a proto jsme taky hned za Ruskem země, která má největší počet vězňů v Evropě. Pokud jde o ten pozměňovací návrh zvýšení promlčecí doby z dvaceti na třicet let u trestných činů, za které může být uložen výjimečný trest, tak já se hlásím k opatrné podpoře tohoto návrhu, byť tedy byl načten jako pozměňovací. Nebyl v tom původním návrhu a bylo by záhodno, abychom k tomu měli poněkud delší a podrobnější diskusi. Nicméně když se podívám na ty argumenty, že se výrazně zlepšily vyšetřovací metody trestných činů a současně se prodloužila doba dožití, tak mi přijde logické, aby se na to reagovalo i určitým prodloužením doby promlčení u těch nejzávažnějších trestných činů, kde sice jde spíš o symbolický krok, a jak říkal pan kolega Benda, u těch nejvýraznějších privatizačních podvodů to asi to ovoce nepřinese. Tam se mělo pracovat na tom, aby pracovala historicky lépe policie a státní zastupitelství, když měly stíhat ty privatizační podvody, ale to se obávám, že teď už nedoženeme, aniž bychom popřeli základní zásady trestního práva, které jsou v Ústavě. Děkuji za pozornost.

Tak, paní zpravodajko, máte slovo.

Takže já nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Nemáte zájem.

Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Já si myslím, že jsme tady už v dostatečném počtu, takže paní zpravodajko, prosím, proveďte nás tedy těmi...

Děkuji.

Čili jako první bych navrhla souhlasit se zpětvzetím návrhu, který máte označený písmenkem B. Pan poslanec Bartošek vysvětlil, myslím, velmi jasně, proč ho stahuje, že se nevzdává toho návrhu, ale zpřesňuje ho a předloží ho jako pozměňovací návrh k jinému tisku.

No dobře.

Návrh byl přijat.

Potom, když budu ty jednotlivé návrhy představovat, tak je stručně budu charakterizovat.